Já bych chtěla jenom všem poděkovat za zdravotně postižené osoby. Myslím si, že to byla jedna z nejlepších věcí, které jsme dnes a za poslední období udělali. Děkuji. Já končím tento bod.